Je to proto, že rodičovský příspěvek zcela prokazatelně jako téma, a jeho zvýšení, přinesla sociální demokracie. Je to jeden z důvodů, proč také vznikla tato vláda hnutí ANO a sociální demokracie, která má někdy své výhody, někdy své nevýhody, ale tohle rozhodně výhoda je. Je to výhoda pro mladé rodiny s dětmi.

Děláte to opakovaně. Opakovaně si berete do úst sociální demokraty, opakovaně vydíráte a tváříte se, že jsme to my, kdo blokuje rodičovský příspěvek, jeho zvýšení. Nic z toho není pravda. Je to lež!

Od počátku, a vy to víte, je tam daňový balíček a je tam rodičovský příspěvek. Ta schůze má dva body. A teď k tomu, co zmínil předseda sociální demokracie Jan Hamáček vaším prostřednictvím. A také se to týká sociální demokracie.

Následovala řada koaličních jednání. My v tuto chvíli máme dohodu se svým koaličním partnerem a také jsme na to zajistili finanční prostředky.

No to je skandální! To vás vážně štve! Proto neustále útočíte na to, jakým způsobem projednáváme jako vládní koalice dva zákony. Ano, pravicová opozice to blokuje.

Vy jste to řekli pro Ústavní soud a pro stenozáznam! Čtyřicet pět minut je obstrukce. Obstrukce!

Nemůžete si vybírat. Takže ano, vy si berete, Občanskodemokratická strana a TOP 09, tam je to velmi líto, jako rukojmí mladé rodiny s dětmi, a nic nebrání tomu, je poslední, poslední hlasování v daňovém balíčku, poslední hlasování, většina opozice už daňový balíček neobstruuje. Přestaňte, prohlasujme daňový balíček, já vím, že s tím nesouhlasíte, víme proč, je to otázka většiny a menšiny, a schvalme rodičovský příspěvek.

Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, už dlouho je po té půlhodině po začátku jednání, kdy se může navrhnout změna pořadů schůze. Těch návrhů moc nepadlo, můžeme je klidně odhlasovat a pokračovat.

A teď budou někomu vyčítat, že tady chce prosadit nějaký návrh zákona? Kdybych srovnal jeho slova jenom v pátek ráno a v pátek v poledne, tak bych se z toho musel zbláznit! Copak si opravdu nevidíte do úst? Tady se ještě nestalo, aby se vedla rozprava, která není povolená, neexistuje žádné ustanovení jednacího řádu o rozpravě před závěrečným hlasováním! Žádné ustanovení! Žádná rozprava se nevede.

To je úzus, který není popsán, ale je respektován. Ale to stanovisko k tomu, jak bude klub TOP 09 hlasovat, řekl Miroslav Kalousek ve druhé větě svého vystoupení, takže ho známe.

Protože někdo tady chce obstruovat. Je to nad slunce jasnější a průhlednější než sklo! On to tady totiž Zbyněk Stanjura říká vždycky nahlas. Vláda neumí vládnout, neumí prosadit vlastní návrh zákona. Jak toho pravicová opozice dosáhne?

A potom tady klidně, bezostyšně řeknou, že nebylo tolik a tolik hodin pro debatu ve třetím čtení, protože se zpracoval ten čas na něco jiného! Prosím vás, jestli tohle není obstrukce, tak já říkám je to obstrukce! Ale aspoň si to přiznejte, že váš cíl je jediný! Protože nevládnete, tak poškodit občany České republiky! A je mi z vás opravdu špatně!

Já tady mám teď nějaké pořadí.

Vážené dámy a pánové, máme půl páté odpoledne. My za SPD jsme tady ještě dnes ani jednou nevystoupili, protože se nemůžeme dívat na to, jak se tady hádáte všechny ostatní strany, téměř všechny, a nemůžeme se dobrat k tomu, abychom zvýšili rodičovský příspěvek zoufalým maminkám. Jde principiálně pouze o dvě věci tady dneska celý den. Za prvé, vláda zvyšuje daně.

A za druhé, vláda odmítá zvýšit rodičovský příspěvek například matkám samoživitelkám ve finanční nouzi. Takže tady jsou dvě fakta.